Ochrana dat je něco, co je absolutně nad všechny, systémy jsou budovány takovým způsobem, aby nic neuniklo.

Takže prosím, nezpochybňujme to.

A já skutečně bych byla velmi nerada, protože ať už je to zákonná mlčenlivost, vysoké sankce, ať už je to ochrana IT systému, to všechno funguje tak, jak fungovat má, tzn. aby ta data byla chráněná, nedostala se do nepovolaných rukou. A znovu opakuji, nikdy se to nestalo. S faktickou poznámkou pan poslanec Marek Benda.

Nejedná se o čistou transpozici evropských předpisů. Jedná se o transpozici, ve které se státní moc snaží získat vyšší míru kompetencí.

Myslí se zejména, když Finové tady vyšetřují, co provádí ten a ten, aby se mohli zeptat českého FAÚ: nemáte o něm poznatky o tom, že pere špinavé peníze nebo že má založených 15 účtů v České republice?

Proto si myslím, že by stálo za to detailní projednání ve výborech. Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím. Pan zpravodaj se hlásí. Dobrý den.

Děkuji. Dovolte mi využít čas a přečíst několik omluv.

Omlouvá se pan poslanec Radim Fiala z dopoledního jednání do 12 hodin z pracovních důvodů. Omlouvá se pan místopředseda Tomio Okamura do 13 hodin ze zdravotních důvodů. Ne, není zájem. Tak já zkonstatuji, že jsem nezaznamenal, že by zazněl jak návrh na vrácení či zamítnutí. Nejprve rozhodneme o přikázání výboru garančnímu. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nikoho nevidím. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. V rámci obecné rozpravy padl návrh ze strany pana poslance Marka Bendy, aby byl návrh přikázán ústavněprávnímu výboru jako dalšímu výboru. Nevidím zde nikoho, budeme tedy hlasovat o návrhu na přikázání ústavněprávnímu výboru jako dalšímu výboru. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako dalšímu výboru.

Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.